Tak na těch jednáních, kde se nakonec láme chleba, představuje se ten kompromis, tak naopak si myslím, že tam žádný deficit nemáme.

To taky není ten výsledek.

A já řeknu ne, my máme tento návrh, a pak už je jaksi zbytečné, když mi chodí esemesky od těch samých lidí, že se nutně musíme setkat, protože v tomto shoda není a je to ztráta času pro mě i pro tu druhou stranu.

Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Věřím, že už s faktickou naposledy.